Typické byly např. sociální reformy z pera tehdejšího ministra práce a sociálních věcí pana Drábka, např. sKarty, které neměly dokonce podporu ani ve vládní koalici.

Přímá demokracie není ani cíl. Je to společenský systém. To nejdůležitější v tom společenství, které chceme zlepšovat, aby se lidem v naší republice žilo co nejlépe, jsou lidé. Ale tady nelze čekat, až se narodí nějaká jiná, nebo jak odpůrci referenda a přímé demokracie říkají, nějaká lepší generace nebo nějací lepší lidé. Prostě lidé jsou takoví, jací jsou, a jsou to občané České republiky. A já rozhodně nebudu soudit, jestli jsou lidé tací nebo onací, jako to tady dělají v souvislosti s návrhem referenda jiné politické strany.

Závěrem mi dovolte říci, proč si myslím, že jsou tyto změny, které navrhujeme, tzn. změny k přímé demokracii, nutné. Drtivá většina kritiků přímé demokracie také argumentuje zvykem. No, stačí se opravdu jen trochu zamyslet.

Každý z těchto systémů se přeci jednou přežil a uvolnil místo jinému, modernějšímu. Asi nikdo by dnes netrval na znovuzavedení otroctví jen proto, že pro většinu civilizací to byl tradiční a nejdéle trvající institut.

Ano, bývaly tradicí rituální lidské oběti. Ale máme za to, že dnes už nemá smysl takové tradice udržovat.

Ženy a tzv. barevné obyvatelstvo nebylo pokládáno za oprávněné volit.

Což by dnešní ženy mohlo přimět k zamyšlení nad prospěšností přímé demokracie.